Vracíme se také po poradě vedení Sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, kde jsme se domluvili na dalším postupu. Nyní tedy žádám předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO o vystoupení, protože se hlásí do rozpravy. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsme osočováni jako hnutí ANO z obstrukcí, přitom my se bráníme jenom tomu, že nám nebylo umožněno a není umožněno opakovaně podávat ústní interpelace na opravdu ožehavá témata.

Takže žádám o přestávku v době dvou hodin na poradu poslanců klubu hnutí ANO. Děkuji vám. Než vyhlásím přestávku, navrhuji následující postup. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že je zde řada přihlášek a nebyly by vypořádány, tak než vám dám přestávku, navrhuji následující postup.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V tom případě dám pouze hlasovat o těch bodech, které byly načteny do této doby. Děkuji za slovo.

Současně si myslím, že není úplně správné si brát přestávku dvě hodiny před koncem schůze, jít takhle brzo domů a neodpracovat to. Myslím si, že tu poradu svého poslaneckého klubu mohli udělat včera odpoledne, kdy na to měli celý volný den. Budu tedy postupovat podle následujícího návrhu. Body, které jsou nově zařazeny na program, byly vetovány.